Děkuji. Seznámím vás s další omluvou.

Nyní vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Feri, po něm pan předseda Chvojka. Pardon, s přednostním právem pan předseda Stanjura, kterému nyní dávám slovo. Jenom formálně. Přihlásím se ke třem pozměňovacím návrhům, které byly načteny a odůvodněny v podrobné rozpravě, navíc už v písemné podobě.

Dobrý večer.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu kolegyně Markéty Pekarové Adamové, který se týká snížení daňové zátěže pracujících rodičů.

Připraví se pan poslanec Polanský. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji. Děkuji za slovo. Já se hlásím ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 1858. Děkuji. Dobrý den.

Děkuji. A nyní pan poslanec Jiří Dolejš. Ano, děkuji za slovo. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který jsem vložil do systému a má číslo 1778.

Děkuji. Připraví se pan poslanec Jan Volný. Prosím, máte slovo. Dovolte i mně, abych se přihlásil k pozměňovacím návrhům, které jsem tady v obecné rozpravě zdůvodňoval.

Děkuji. Pan poslanec Dominik Feri se omlouvá ze zdravotních důvodů do konce jednacího dne. Kolegové, já bych se tímto chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je vložen do systému jako sněmovní dokument 1849. Děkuji. Připraví se pan poslanec Jan Skopeček.

Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Skopeček. Připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Děkuji za pozornost. Jako poslední se připraví pan poslanec Miroslav Kalousek. Děkuji za slovo. Děkuji. Pane poslanče, svítíte.

Děkuji.

Děkuji. Děkujeme za upřesnění. Podívám se, zdali se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, takže podrobnou rozpravu končím. Případně závěrečná slova? Jelikož tady nemám žádné návrhy, které bychom hlasovali, končím druhé čtení tohoto návrhu.